Ta nebyla promítnuta do tvorby rezerv společnosti OKD.

Jednalo se tedy o poslední ziskové období a zároveň poslední roky výplaty dividend.

Samostatnou kapitolou je posouzení dlouhodobého výhledu v dobývání uhlí.

Náklady na omezování těžby řešila OKD do roku 2013 pouze v rámci ročního hospodaření.

Ke snížení pohledávek došlo v období, kdy OKD prodávala své vlastní pohledávky za účelem vylepšení peněžních toků.

Společnost pod vlastnictvím NWR nevykazovala znaky selhání podnikatelského záměru spočívajícího v těžbě a zpracování uhlí, a nemůže toto tedy být argumentem pro neplnění finančních závazků.

Tato manipulace se zásobami vytěženého uhlí byla způsobilá uvést omyl akcionáře a drobné investory a umožnila vysoké výplaty dividend. Jedná se o další indicie negativního působení NWR.

Tím není dotčena skutečnost, že NWR ve výroční zprávě na rizika upozorňuje, ale tvorbu opravných položek a ani rezerv v jakékoliv podobě nerealizuje. OKD neměla žádné úvěry od bank, ale byla financována krátkodobými půjčkami od mateřské společnosti za nepřiměřeně vysokou cenu. Společnost však díky výrazné ziskovosti žádné financování nepotřebovala. Společnost předčasně splatila komerční úvěry od bank a nehradila je půjčkami od mateřské společnosti za výrazně vyšších sazeb.

Výplatu dividend přesahující zisky společnosti nelze považovat za obezřetný postup.

S ohledem na výše uvedené je nutné, aby orgány činné v trestním řízení prošetřily, zda zejména transakce spočívající ve snížení majetku OKD vyplacením dividend a splacením půjček mateřské společnosti nedošlo ke spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, způsobení úpadku, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, podvodů nebo zvýhodnění či poškozování věřitele.

Financování od mateřské společnosti za nevýhodnějších podmínek, než za jakých se financovala na finančním trhu, je vhodné posoudit z pohledu porušování povinnosti při správě cizího majetky a daňové trestné činnosti, neboť do nákladů lze zahrnout uhrazené úroky do maximální výše v místě a čase obvyklé.